Delší čas na přizpůsobení se zcela nové odlišné právní úpravě aspoň částečně zmírní intenzitu tohoto zásahu.

Trvat na takovémto chování zákonodárce je nutné, neboť se tímto garantuje stabilita sféry svobodného jednání. Zákony vymezují základní strukturu, v jejímž rámci se realizují svobodné aktivity, jsouli nejisté hranice zákonných požadavků, tj. nejsouli respektována legitimní očekávání založená na zákonu, je nejistá i svoboda. Proto je ochrana legitimního očekávání integrální součástí vlády práva. Z příkazu respektovat legitimní očekávání vyplývající z dosavadní právní úpravy samozřejmě nelze dovolit zákaz změny právní úpravy.

S odkazem na nutnost respektování zásady proporcionality při takto významném zásahu do právní úpravy a legitimních očekávání jejich adresátů je proto naprosto nezbytné prodloužit přechodné období pro zrušení kožešinových chovů. Rovněž tak bude chovatelům umožněn maximální daňový odpis základních prostředků, tzn. klecí příp. chovných zvířat. Chovatelům se tak alespoň zmírní dodatečně daňová škoda, která by zde na základě původního návrhu nemohla být dostatečně kompenzována. S ohledem na to, že sněmovní tisk 742 navrhuje naprosto radikální změnu dosavadního právního stavu, je současně nutné zavést adekvátní kompenzační schéma ke zmírnění následků této změny. Nyní předloženým pozměňovacím návrhem je proto zaváděn kompenzační příspěvek jako jednorázový finanční příspěvek chovatelům těchto zvířat.

Tento příspěvek kompenzuje kalkulovaný ušlý zisk za dobu deseti let od ukončení činnosti a jeho výše pokrývá mj. odhad průměrných nákladů spojených s ukončením chovu a zohledňuje očekávanou návratnost investic do chovatelských zařízení. Předpokládaný pozměňovací návrh nepředpokládá přijetí prováděcího právního předpisu, jelikož již v textu zákona bude pevně stanovena výše kompenzačního příspěvku i proces jeho poskytování. Díky tomu bude výše kompenzace pro jednotlivé chovatele dopředu zřejmá, čímž bude zajištěna právní jistota adresátů.

Já vám také děkuji, pane poslanče. Žádnou přihlášku nevidím. V tom případě končím obecnou rozpravu. V tento moment nevidím. Zahajuji tedy podrobnou rozpravu. Eviduji do ní dvě přihlášky. Nejprve pan poslanec Kučera. Prosím.

Děkuji.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych se rád přihlásil k pozměňovacím návrhům, které jsem nahrál do systému v tomhle případě pod sněmovním dokumentem 6312.

Děkuji. Žádnou žádost nevidím. Není tomu tak. Vzhledem k tomu, že žádné další návrhy nepadly, já končím druhé čtení tohoto návrhu a děkuji. Přečtu omluvy.

Na základě dohody předsedů poslaneckých klubů navrhuji, abychom další body z 56. schůze vyřadili z jednání a poté tuto schůzi ukončili. Já přivolám kolegy a kolegyně z předsálí a dám o tomto návrhu hlasovat. Eviduji žádost o odhlášení. Já vás nejprve tedy všechny odhlásím a požádám vás, abyste se přihlásili svými kartami...

Počet se ustálil.